Víte, že před dvanácti lety odpovídala tříletá rodičovská dovolená minimální mzdě. A víte, jak je to dnes? Dnes je to zhruba polovina.

Já to beru jako křivdu na rodinách, kterou musíme napravit... Tady se v této atmosféře nedá moc přemýšlet... Já bych znovu vyzval Poslaneckou sněmovnu ke klidu. Již jednáme, takže prosím ty, kteří nechtějí projednávat tento bod nebo něco jiného, tak aby nás opustili a jednali v předsálí nebo někde jinde. Děkuji. Tímto návrhem zákona chceme, aby se v České republice rodilo více dětí, protože pokud budou mít rodiny jistotu a budou mít podporu státu, tak budou, domníváme se, ochotny mít více dětí.

Také bych ráda připomněla, že rodičovská není dovolená, ale tvrdá práce. Krásná práce, ale přesto tvrdá.

I právě tohle chce sociální demokracie změnit, protože lidé, kteří dělají všechno správně, pracují, platí daně, vychovávají své děti, pečují o své blízké, ti musejí mít v našem systému oporu a pro ty by měla fungovat velmi kvalitní sociální politika. Já připomínám, že v naší zemi stále platí, že lidé chtějí mít alespoň dvě děti.

Skutečně tady probíhá spousta dalších jednání a není dobře slyšet.

Jak jistě víte, tak dneska navýšení rodičovské, za to všichni bojují, všechny politické strany. Myslím si, že z devíti subjektů zastoupených v Poslanecké sněmovně není jediný, který by byl proti. Já ale připomínám, že to byla sociální demokracie, která navýšení rodičovské prosadila do vládního programu, protože víme, že rodičovská, to znamená, finanční podpora během prvních několika let po narození dítěte, kdy matka musí o dítě pečovat, je klíčová. Já jsem od začátku prosazovala nejspravedlivější variantu, a o tom jsem doposud přesvědčená, to znamená navýšení pro rodiny s nejmladším dítětem do čtyř let, protože jsem stále přesvědčená, že nemůžeme rodiny, které se vrátily dříve do práce, takto trestat.

Tomu říkám cit pro rodinu! A v téhle podpoře jste pokračovali i v době, kdy už jste ve vládě díky bohu nebyli. Zatímco sociální demokracie protlačila před několika lety garanci míst v mateřských školkách i pro dvouleté děti, protože ne všechny děti se narodí s provazbou na začátek školního roku, ODS nenapadlo nic lepšího, než navrhnout zrušení této garance.

Často právě rozhoduje o tom, jestli budou mít rodiny další dítě, a v českých podmínkách se bavíme o druhém dítěti, to znamená, pokud máme dostupnou předškolní péči, tak často to rozhoduje o tom, že se rodiny, pracující rodiny s dětmi, rozhodnou pro druhé dítě, které v českých podmínkách tolik chybí. Tomu říkám představa pravicové rodinné politiky v praxi! A proto si myslím, že to nebude s vaším sociálním cítěním tak horké. Ale to byla jen malá odbočka.

Rozhodli. Sociální demokracie od začátku chtěla pomoci všem rodinám, protože si myslíme, že takto by to bylo nejspravedlivější. Nicméně tak aby nakonec neostrouhali úplně všichni, začali jsme projednávat jiné varianty. A výsledek? Výsledkem je koaliční kompromis, který není dokonalý. A já se za takový kompromis nestydím. Rodičovský příspěvek, tak jak je nastavený v České republice, je poměrně složitý, nicméně tato složitost a komplikovanost nám dává svobodu rozhodnutí.

Lidé, kteří chtějí dlouho pečovat, mohou a dostanou podporu od státu. Ten návrh, se kterým přicházíme, má základní mantinely. Možnost vyčerpat 80 tisíc navíc se bude odvíjet od dvou faktorů. Ten první je zbývající věk dítěte do čtyř let a celková výše příspěvku, kterou můžeme, nebo můžou rodiny čerpat.

Úprava pomocí přechodného ustanovení je naprosto standardní věc, prostřednictvím které přechází stará legislativa do nové. A protože se v mediálním prostoru objevují námitky, že je to protiústavní, tak bych ráda na to reagovala. Já si myslím a jsem přesvědčená, že to protiústavní není. Rozhodovat se o tom ale nemůžu ani já, ani vy, o tom může rozhodnout jedině Ústavní soud.

Chci, aby české rodiny měly takovou pozornost státu, jakou mají ve vyspělých zemích. Chci, aby založení rodiny nebylo vnímáno jako propad životní úrovně. Proto mám v legislativním procesu již celou řadu konkrétních návrhů, které právě komplexně řeší podporu rodin v České republice a její největší nedostatky.

Přicházíme s podporou flexibilních forem práce.